Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, na ústavněprávním výboru jsme taktéž kybernetickou bezpečnost projednali a po vystoupení pana ředitele a po projednání doporučujeme Sněmovně za ústavněprávní výbor schválit tak, jak byl vládní návrh předložen. Děkuji panu zpravodaji. To byly všechny zpravodajské zprávy z výborů. Hlásí se pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, přeji vám hezký podvečer.

Služby elektronických komunikací jsou nezbytným prvkem pro fungování systému kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Zmíněné služby mohou však také být zdrojem četných bezpečnostních rizik. Technické výpady služeb elektronických komunikací mohou také způsobit nefunkčnost systému. Nedostatečné zabezpečení sítí elektronických komunikací a také přenosu informací jejich prostřednictvím se mohou stát příčinou později úspěšných kybernetických ataků. Vzhledem k významným bezpečnostním rizikům, která s sebou služby elektronických komunikací přinášejí, je nezbytné stanovit specifické požadavky na dodavatele služeb elektronických komunikací pro systémy kritické informační infrastruktury, komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy. Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) by měly primárně poptávat služby od dodavatelů, kteří poskytují služby elektronických komunikací prostřednictvím veřejně dostupných sítí elektronických komunikací, které zároveň provozují, zřizují a nad nimiž vykonávají dohled. Poskytovatel, který je zároveň zřizovatelem a provozovatelem sítě, má nad provozem možnost výraznější kontroly, a je tedy z logiky věci schopen efektivněji zajistit splnění požadavků tohoto zákona než poskytovatel, který služby pouze přeprodává.

Pokud je poskytovatelem služby osoba rozdílná od subjektu zajišťujícího síť, má odběratel služby smluvní vztah pouze s poskytovatelem služby a má tak omezený počet nástrojů, jak přímo působit na subjekt zajišťující veřejně dostupnou síť elektronických komunikací, přestože zabezpečení této sítě je pro jeho služby klíčové. Odběratel služby tak nedisponuje reálnou kontrolou nad tím, zda poskytovatel služby přenesl veškeré požadavky na dostupnost, bezpečnost a funkčnost sítě na subjekt, který zajišťuje veřejně dostupnou síť elektronických komunikací, a může tak vyvstat oprávněná pochybnost nad tím, zda byly tyto požadavky skutečně splněny.

Oprávněné zájmy odběratele služby tak nemusí být v tomto případě dostatečně garantovány. Řetězením smluvních vztahů, ke kterému dochází v situacích, kdy se štěpí zajišťování sítě a poskytování služeb, dochází také ke vzniku dalších nákladů, které se promítají do poskytovaných služeb. Vzhledem k výše uvedeným argumentům navrhuji, aby orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) měly povinnost zvolit jako dodavatele služeb elektronických komunikací pro relevantní informační systémy pouze subjekt, který zároveň zajišťuje veřejnou komunikacní síť, která má zásadní vliv na bezpečnost příslušného systému. Co se týče rozsahu požadavků na zajišťování veřejné komunikační sítě, je zřejmé, že dodavatel nemůže být vždy provozovatelem všech veřejně dostupných sítí elektronických komunikací, prostřednictvím kterých jsou služby zajišťovány. Pokud je však určitá část veřejně dostupné sítě elektronických komunikací pro zajištění bezpečnosti systému zásadní, například přímé připojení kritické infrastruktury, jsou orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) poruší stanovenou povinnost při výběru dodavatele, bude se jednat o správní delikt, který bude potrestán sankcí uloženou úřadem. Děkuji za pozornost. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zpravodajové také ne.

Vidím pana poslance Birkeho. Pane poslanče, máte slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu kolegovi Birkemu. Nyní pan poslanec Fichtner také v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem některé aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti kritizoval už v prvním čtení.

Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane předsedo vlády, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Páni zpravodajové nemají zájem. Mohu tedy konstatovat, že končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nepadl žádný návrh na vrácení a ani lhůty pro třetí čtení se nemění.

Ještě mi byla doručena omluva od pana ministra obrany Martina Stropnického od 18 hodin.